Takže doufám, že se mi podaří vyprovokovat debatu, že tento bod pustíte dál a že o něm budeme moci na dnešní schůzi diskutovat.

Ano, já si ten návrh poznamenám.

Přečtu omluvu. A eviduji další dvě žádosti s přednostním právem k pořadu schůze, nejprve pan předseda Marek Benda a poté pan místopředseda Havlíček. Jako další pak budou řádně přihlášení a první z nich je pan poslanec Juchelka.

Tolik mé dva návrhy.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Sněmovny, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové nebo vážený člene vlády, předtím, než přednesu body, které bych chtěl dnes zařadit na jednání, a nepřekvapím, že to jsou body energetické, jenom připomenu jednu informaci a věřím, že jsme ji zaregistrovali dnes ráno, a ty jsou bezprostředně spjaty s těmi body, protože jsou spjaty se zdroji, ze kterých bychom mohli kompenzace financovat.

Jenom podotýkám, že ještě před měsícem a půl se předpokládalo, že čistý zisk společnost ČEZ bude někde na úrovni 38 až 42 miliard, takže jenom za měsíc a půl se to posunulo o 10 miliard korun výše, a to jsme na konci dubna.

Jsou to extrémní nárůsty zisku a zdaleka není všem dnům konec, je docela možné, že to bude ještě více, než se nyní předpokládá. Nechci teď spekulovat o důvodech, společnost ČEZ to dostatečně zdůvodnila, ale je jasné, že to je mimo jiné i v důsledku celosvětové energetické krize, z čehož pochopitelně profitují energetické společnosti.

To je na rozhodnutí vlády. Naším úkolem není rozhodovat, to je na vládě, jestli si zvolí DPH, jestli si zvolí obnovitelné zdroje, případně nějakou formu zastropování jako ve 24 zemích Evropské unie, na nás je, abychom ta řešení předkládali a abychom nebyli populističtí, abychom rovněž i ukazovali to, jakým způsobem se to dá zafinancovat, aby se to bezprostředně nedotklo státního rozpočtu. Obnovitelné zdroje jsou elegantní, je to jednoduchý nástroj, nebyrokratický nástroj, bude pouze nižší částka na faktuře nebo na složence, respektive nezaplatí se plná částka. To, co je na tom šikovné, je, že si vláda může bez problémů dávkovat podle toho, kolik uzná za vhodné, že se bude přispívat, takže může odpustit plnou částku za obnovitelné zdroje, anebo může odpustit dokonce více, než kolik se má zaplatit, a potom ten zákazník zaplatí o něco méně za ostatní spotřebovanou elektřinu.

Kdy jindy odpustit tyto výdaje občanů a firem než v době energetické krize?